Pokud toto od Zdeňka Ondráčka na plénu Sněmovny neuslyšíme, tak samozřejmě nemůže počítat s podporou našich poslanců na zvolení předsedy komise.